Tak pardon, v tom případě s faktickou pan poslanec Ladislav Velebný. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já si velice cením, že stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti agrárního sektoru a posílení jeho konkurenceschopnosti. Zvláště v dnešní době, když víme, jaká situace na trhu v zemědělství je. A proto pro dosažení tohoto stavu je nezbytné podniknout veškeré kroky, včetně tohoto dotačního titulu, který ministerstvo předkládá. Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo. Já musím opravit pana ministra, protože opravdu ten dotační program 16 nemá 240 milionů, ale 400. Pane ministře, 400. Takto to schválil zemědělský výbor na váš návrh 400 milionů korun. Jenom podotýkám, že Ministerstvo pro místní rozvoj chce dát v letošním roce například na opravu obecních komunikací 200 milionů korun. Troufnu si tedy říci, že větší prioritou v České republice z hlediska obcí je spíše oprava místních komunikací, chodníků a podobně než oprava kapliček. Ale na kapličky chcete dát, nebo tato vláda dává dvakrát tolik než na místní komunikace. To jsou vaše priority. Původně tam bylo 40 milionů korun, vy jste to zvýšil na 360. Proto tomu říkám velký medvěd grizzly.

Koneckonců 100 milionů korun, které jdou na podporu poradenství, to jsou také peníze, které bych si uměl představit, že budou někde jinde.

Neříkám, že nejsou potřeba, ale myslím si, že to krajské a obecní rozpočty jsou schopny možná i ve spolupráci s některými ministerstvy, s Ministerstvem kultury a podobně, zvládnout. Ještě podotýkám znovu myslím si, že se máte v tuto chvíli orientovat spíše na systémové vyřešení existence středního školství. Myslím si, že Ministerstvo školství by vám mělo spíše poradit, jak lépe ty peníze investovat, aby tam opravdu ti mladí lidé zůstávali.

A ty kroky, které my tady dnes a denně schvalujeme, jsou spíše o podpoře velkých firem.

Děkuji. To byl zatím poslední řádně přihlášený do všeobecné rozpravy. Připomínám panu ministrovi, že jestli chce načíst zkrácení lhůty, musí tak učinit teď ve všeobecné rozpravě, než ji uzavřu. Zkrácení lhůty musí být načteno.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně to vážně nedá, na tohle já musím zareagovat. To jsou takové podpásovky od pana Bendla, to je neskutečné.

Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Milan Urban, po něm pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mně to také nedá, a tím nechci mluvit o zemědělských školách, ale my tady říkáme dost často, že potřebujeme technické vzdělání, a řekněme, že i to zemědělské do toho patří, a že musíme zavést nový systém, ať tomu říkáme duální vzdělávání, nebo jinak, tedy systém, kde střední škola je daleko blíže, i vysoká pokud možno, té konkrétní firmě. Tohle potřebujeme v České republice. Potřebujeme to pro průmysl, který živí tuto zemi, 31 % hrubého domácího produktu zhruba je průmysl. Nemáme odborně vzdělané řemeslníky, nemáme dostatek technických středoškolských profesí, nemáme dostatek vysokoškolských technických profesí.

Těžko tím, že by se snažil docílit toho, aby měly stejné vybavení, jako mají firmy. To by se asi stát nedoplatil a nikdy by nebyl schopen progresivní změnu technologie dohánět. Ten systém tam musí fungovat nějak jinak. Já si myslím, že by bylo lepší hledat nějaký systémový postup i pro Ministerstvo zemědělství a zemědělské školy, tak jako je to potřeba hledat pro školy technického směru. Toto je nějaká výjimka, kterou asi dokážu pochopit, ale není to správná cesta, aby stát kupovat stroje zemědělským školám. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče.

Ale ono se to nemusí potkat s praxí.

To bych považoval za systémové řešení, se kterým by měl přijít spíš ministr školství nebo ministryně školství, možná ve spolupráci s ministrem zemědělství nebo ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu. To bych považoval za správné gesto, které bych podpořil. Ale dozvěděli jsme se proč. Prostě peníze jsou na všechno. Tak máme ještě 50 milionů na nákup strojů.